Proto návrh předložila až těsně po volbách. Vnímám trošku obdobu. Zároveň ale potřebovala, aby se jeho schválení stihlo do konce roku. Opozice hrozila obstrukcí, proto vláda požádala o vyhlášení stavu legislativní nouze a zákon si prosadila. Opoziční poslanci se proto obrátili na Ústavní soud a ten dospěl k závěru, že zákon nebyl přijat řádným způsobem, a proto ho zrušil jako protiústavní. Od tehdejší situace se ta dnešní liší jen v jediném. Tehdy ještě nešlo o jasnou otázku, zatímco dnes už máme rozhodnutí Ústavního soudu k dispozici. Pan Marek Antoš ve svém vyjádření dále pokračoval: Pokud vláda opravdu prosadí změnu důchodů ve stavu legislativní nouze, zdá se mi velmi pravděpodobné, že u Ústavního soudu narazí. Což může přinést i další škody, zpětné doplácení a podobně. Vydat se po této cestě se mi tedy z nejrůznějších důvodů zdá jako hazardérství. Konec citace. Bylo nám tady argumentováno stovkami, stovkami miliard.

A to ještě tedy je potřeba říct, že těch 20 prvních už tam měla vláda dát při tvorbě rozpočtu, takže se bavíme o nějakých 14, možná 19 miliardách korun. No to opravdu není národohospodářská škoda. A já totiž nesouhlasím ani s názorem, že pokud valorizujeme důchody, tak způsobujeme národohospodářskou škodu. Opravdu, důchodci národohospodářskou škodu nezpůsobují. Já nesouhlasím s názorem, že stav legislativní nouze trvá, a ani s tím, že jsou splněny podmínky pro projednání sněmovního tisku 392 ve zkráceném jednání. Dokonce si myslím, že jsme za hranou zákona, jednacího řádu Sněmovny, který je zákonem, a možná jsme i za hranicí Ústavy České republiky. Asi zřejmě to rozhodne až soud a budeme si na to muset počkat, nicméně si myslím, že Sněmovna, poslanci by měli být ti, kteří dbají na zákonnost. Kdo jiný by měl dbát více nezákonnost než poslanci a Poslanecká sněmovna? Ti, kteří ji tvoří.

Z těchto důvodů budu hlasovat proti projednání návrhu ve zkráceném řízení. Také děkuji za dodržení času. A další přihlášený je pan poslanec Kubíček. Pane poslanče, stejný dotaz na úvod. Vážená paní předsedající, děkuju za těch deset minut. Já se na to zkusím podívat trošku jinak, protože se tady malinko opakujeme, tak já se na to úplně na začátku podívám problematikou inflace.

Tento stav se začal prohlubovat v průběhu loňského roku, již v měsíci červnu.

Já jsem to pochopitelně konzultovali s odborníky z ekonomických řad a není to úplně jednoznačný pohled, ale řekněme si asi dva základní faktory. Jeden, první faktor válka na Ukrajině a s tím související obrovský nárůst cen energií, a to včetně ropy a elektrické energie, plynu a tak dále.

Je to můj názor. Takže z mého pohledu úplně první chybou, která nastala, bylo rychlé nejednání v zastropování cen elektrické energie. V každém případě byly dvě možnosti.

Byly to producenti uhlí, ropy, banky a tak dále, kteří vládě nabízeli v nějakém jednání poskytnutí určité částky, která byla nějakým způsobem definovaná, a pokud si pamatuji, celkově se hovořilo o nějaké částce 60 až 80 miliard, a oni byli připraveni tuto částku dát do státního rozpočtu. Pochopitelně víte, že když ty peníze máte na začátku a můžete s nimi pracovat, tak můžete s nimi pracovat ve prospěch úpravy toho trhu.

Při současné situaci není úplně tak jednoduché si půjčit za levné peníze. A ten rozpočet je nastaven s nějakým parametrem.

To je velmi špatné. Je to jednoduché, je to laciné, je to nesystémové, je to špatné.

Nicméně je to koalice, tak to je, to si nebudeme vyprávět, a určitá solidarita k rozhodování toho kolektivu patří a patří to i k rozhodování opozice.

A u těch potravin to bylo velmi problematické, protože existovalo několik nástrojů.

Ne, je to naopak. Ta spotřeba se musí snížit, ale nemůže se snížit spotřeba v těch základních věcech. A teď se bavíme o té skupině občanů, kteří potřebují ty základní věci. Oni potřebují to bydlení, oni potřebují to teplo, oni potřebují ty energie a oni potřebují ty potraviny. A pak tam do toho vstupuje taková maličkost.